Děkuji vám a přerušuji jednání do... Ještě než jsem dokončil větu, tak se přihlásil pan předseda Laudát. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych vás poprosil, pane předsedo, aby skutečně už nějakým způsobem nejvyšší vedení této Sněmovny zakročilo. Na jedné straně to nejsou tak nevýznamné smlouvy, jak by se možná mohlo na první pohled zdát. My tady vláčíme před sebou permanentně 200 bodů a tento týden jednání poměrně odsýpá, přesto to naráží na to, že páni ministři mají někde jiný byznys. A skutečně už s tím něco dělejte! Děkuji. Já se obrátím na pana předsedu vlády a požádám jej, aby zjednal nápravu, jakkoliv paní ministryně Marksová je řádně omluvena. U pana ministra Babiše a Ťoka omluvu nemám, takže nevím, co jim zabránilo v přítomnosti v Poslanecké sněmovně.